Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Tato zpráva, o které hovořím, se v neposlední řadě zabývá také trestnou činností cizinců na území České republiky. To je téma, o kterém již bylo hovořeno při prvním bodu. Dne 5. října zprávu projednal a vzal na vědomí svým usnesením výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny.

Cizinci tedy tvořili přibližně 4,4 % populace v České republice.

Také vám děkuji, pane ministře.

V současné době se nacházíme před otevřením všeobecné rozpravy. Táži se paní poslankyně, máme čtyři minuty, zda bude... Tento bod navrhuji přerušit s tím, že příště budeme pokračovat tím, že otevřeme všeobecnou rozpravu. Táži se, zda někdo namítá proti tomuto navrženému postupu. Není tomu tak.